6.

Předložený návrh z pověření vlády uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane místopředsedo vlády, máte slovo. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládaný návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi, byl připraven Ministerstvem financí v souladu s plánem legislativních prací vlády pro rok 2013.

Cílem úpravy obsažené v této směrnici a nařízení je posílení regulatorního rámce a vytvoření podmínek pro zajištění stability, bezpečnosti a dostatečné odolnosti bankovního sektoru a celého finančního systému. Záměrem je rovněž posílení ochrany zájmu spotřebitelů, modernizace obezřetnostních pravidel a posílení spolupráce orgánů dohledu. Dovolte mi nyní stručně shrnout některé změny, které s sebou návrh zákona přináší.

Posilují se i kompetence při aplikaci opatření k nápravě a sankcí a vytvářejí se rovněž předpoklady pro hlubší spolupráci orgánů dohledu. Návrhem zákona se zavádějí požadavky, které musí splňovat členové statutárního orgánu a dozorčího orgánu, resp. správní rady instituce.

Předmětem správního trestání budou nově i fyzické osoby.

V neposlední řadě dochází k vypuštění těch částí novelizovaných zákonů, které obsahují požadavky, jež jsou nově upraveny nařízením, které je přímo použitelným právním předpisem, a proto nelze tyto požadavky nadále ponechat národní právní úpravě.

Proto je třeba, aby navrhovaný zákon nabyl účinnosti co nejdříve. Evropská komise již zahájila s Českou republikou první fázi řízení o porušení Smlouvy o fungování Evropské unie pro nesplnění povinností plynoucích z členství v EU.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí Andreji Babišovi a konstatuji, že tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji za slovo. Jak jste slyšeli v úvodním slově pana ministra, tento tisk jsme projednávali sice v řádném čtení, protože jsme shledali, že tato materie je do té míry složitá, že bychom se s ní aspoň měli seznámit, na druhou stranu platí, že pokud se budeme držet pouze toho implementačního základu, tak bychom ji měli projednat relativně rychle a nekomplikovat si dál život. Já to říkám proto, že samozřejmě v rámci diskuse nad tímto materiálem se objevily určité úvahy, zda by se neměl stát nosičem některých problémů, které zejména finanční sektor pociťuje jako akutní a v souvislosti se zaváděním bankovní unie i jako aktuální.

Čili to jen na doplnění této informace.

Samotný rozpočtový výbor to projednal a musím konstatovat, že doporučil Poslanecké sněmovně tento zákon schválit, a to bez připomínek. Samotný rozpočtový výbor žádné připomínky, pozměňovací návrhy nezformuloval. Děkuji za pozornost. Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy nemám žádnou písemnou přihlášku. Nikdo se nehlásí. Obecnou rozpravu končím. Zahajuji rozpravu podrobnou, do které je přihlášen pan poslanec Roman Kubíček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Za této situace nebylo možné provést opakovanou kontrolu předloženého návrhu, tudíž byly předkladateli do Poslanecké sněmovny odhaleny některé drobné nedostatky, o kterých jedná tento pozměňovací návrh. Jedná se především o legislativně technické úpravy.